Druhá věc je, že tady pan Bláha mluví o něčem, co hnutí ANO samo přeci nedodržuje. A hnedka přidáváte další. A děláte změny.

Proto my rádi si sedneme k jednomu stolu, pojďme na tom pracovat. Ale musí to být skutečně vzájemné. Nyní pan kolega Válek také s faktickou poznámkou a potom kolega Juránek, který je řádně přihlášen. A také ještě požádám sněmovnu o klid, aby kolega Válek měl možnost vystoupit. Máte slovo. Já děkuji, pane předsedající.

Také požádám ještě jednou sněmovnu o klid, i když vás bych mohl přerušit, nemáte časový limit, pane kolego.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, nepřihlásil jsem se k faktické poznámce, protože nechci reagovat na nikoho z těch, kteří tady byli přede mnou. Chtěl bych říci, že jsem byl dvě volební období hejtmanem Jihomoravského kraje, sžil jsem se se všemi kraji, které jsou, takže mi na krajích záleží.

Ale skutečně se tomu chci vyhnout a chci říci, že tady nebyla dokončena reforma té veřejné správy až do konce a že se tedy záležitosti krajů řeší po částech. A jedna z těch významných věcí, která se řeší, je doprava. A já tady zdůrazním jednu věc. Myslím, že ani dva systémy, které jsou, nejsou totožné. A my teď docházíme vždycky k tomu, že přijde nějaký zákon, nějaký návrh zákona, a já ten zákon neposuzuji podle toho, kdo jej podal, ale jestli je prospěšný nebo není prospěšný pro dokončení té reformy veřejné správy. A teď v tomhle případě se to týká těch dopravních záležitostí. Já začínám takhle obšírně proto, že doprava je jedna z nejvýznamnějších věcí, které jsou v rozpočtu krajů. Zároveň ale chci říci, že jsem nikdy neviděl rozpočty krajů samostatně, a prosím, abyste se na to zkusili také tak podívat, ale viděl jsem je vždycky jako rozpočet peněz, které jdou z jedné strany do kraje a z druhé strany jdou do všech měst a obcí, které jsou v tom daném kraji. A když se tedy takto na to dívám, tak se na to dívám, myslím si, že mnohem objektivněji, a proto jsem si velmi pečlivě, velmi pečlivě spočítal, jakým způsobem, na základě dostupných informací, které jsou k dispozici, jsem si spočítal Pane poslanče, já vás přeruším a požádám znovu sněmovnu o klid. Nechtějte, abych musel jmenovat jednotlivé poslance, kteří ruší.

Já na základě toho si troufnu říct, že samozřejmě nikdo z vás nepochybuje o tom, že je to výhodné pro Prahu. Ty další kraje už jsou velká otázka právě toho pohledu. A z mého pohledu zcela jednoznačně tam vyčnívají dva kraje, pro které to výhodné je, a to je kraj Jihomoravský, ze kterého pocházím, a kraj Moravskoslezský. To znamená, pro tyhle dva kraje je to neuvěřitelným způsobem výhodné a je to víc výhodné než pro ostatních 11 krajů, které tady v České republice jsou. Prosím, abyste si to ověřili. Není to nic těžkého.

Já jsem si to zažil v minulosti a je to o tom, že my jsme nebyli v Poslanecké sněmovně a jsme první strana, která se do ní vrátila, a my si musíme vždycky říct, proč jsme se tam vrátili. My jsme se tam vrátili, protože máme podporu v městech, v obcích a v krajích. A díky této podpoře, o kterou jsme se opírali, také musíme vždycky vůči těm městům a obcím být ti, kteří pro ně hledají to maximum. A já teď řeknu, pro mě není teď v tuto chvíli nejdůležitější tento zákon jako takový, ale je pro mě důležité, aby ministryně financí slyšela, že kraje ty peníze opravdu nemají v té výši, v jaké by je měly mít, protože došlo k některým rozhodnutím, například o zvýšení platů, a na základě toho vždycky je důležité, abychom se podívali, jak celkově to má dopad na kompletní kraje. Znovu říkám, z toho výpočtu, který teď z tohoto vychází, bez ohledu na to, jestli tento zákon odsouhlasíme, nebo neodsouhlasíme, je zde určitá částka, kterou ty kraje potřebují nějakým způsobem dostat, a musí o ni bojovat. Jestliže použijeme ovšem teď v tuto chvíli tento zákon, tak značná část této částky požadované pro kraje bude naplněna a je tím v rámci jednotlivého případu vyřešen příspěvek pro kraje tímto způsobem.